Dokumenty upravující výsady a imunity organizace patří k základním dokumentům organizace a z těchto důvodů se nyní navrhuje, aby k nim Česká republika přistoupila. Protokol a Dohoda upravují právní subjektivitu, výsady a imunity EUTELSAT. EUTELSAT jako právnická osoba je vyňata ze soudní jurisdikce smluvních stran. Zástupci smluvních stran požívají výsad a imunit při výkonu svých úředních funkcí a v průběhu cest na místo výkonu těchto funkcí mají imunitu vůči zatčení, zabavení zavazadel, nepodléhají pravomoci soudů. Úředníci organizace jsou osvobozeni spolu s členy rodin od národní služby včetně vojenské.

Odpovídají úkolům organizace a výsadám a imunitám jiných odborných mezinárodních vládních organizací. Plnění závazků vyplývajících z Protokolu a z Dohody je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními finančně právních předpisů o vynětí ze zdanění.

Přístup České republiky k Protokolu a Dohodě je podle všech expertiz v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Dlužno také podotknout, že v organizaci EUTELSAT se neplatí žádné členské příspěvky a přístupem k Protokolu a k Dohodě České republice ani žádné finanční závazky nevzniknou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu o poznání kratší a stručnější.

Bohužel to, co se tady stávalo v minulém období, kdy jsme předkládali smlouvy, tak se na ně z různých důvodů nedostávalo, ať už to byly politické důvody, nebo jakékoli jiné.

My bohužel některé smlouvy před sebou tlačíme už několikáté volební období.

Děkuji pěkně. Ano, pan poslanec Havlíček.

Děkuji pěkně. Pane poslanče, máte slovo.

Já si myslím, že je důležité si říct, co vlastně z té smlouvy plyne, z toho souhlasu plyne pro Českou republiku a na čem se Česká republika v budoucnu bude podílet.

Organizace poskytovala mezinárodní a národní pevné satelitní služby, především telefonické a datové přenosy, obchodní komunikaci, přenosy televizních a rozhlasových programů.